Opakuji, že jsme ve třetím čtení.

Ano, je tomu tak. Nyní tedy má slovo ministryně spravedlnosti vlády České republiky Marie Benešová. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Je to velmi důležitý zákon, na kterém nám záleží, jsme ve třetím čtení. Jeho hlavním cílem je řešení problémů vícečetných exekucí.

Všichni víme, že to je obrovský problém, který zatěžuje tuto zemi. Vládní návrh počítá se zavedením povinné zálohy na náklady exekuce. Opatření by mělo vést oprávněné k tomu, aby zvážili, zda budou zahajovat exekuci, vědíli předem, že by mohla být bezvýsledná. Návrh rovněž obsahuje právní úpravu zastavení bezvýsledné exekuce po třech letech. Zastavení takové exekuce bude povinností soudního exekutora.

Práva oprávněného jsou chráněna, takže mu je dána možnost složit na výzvu soudního exekutora další zálohu na náklady. Dále návrh řeší některé dílčí problémy vyplývající z praxe.